Nemáte šanci příští rok zavést elektronickou evidenci tržeb. To nemáte šanci dokonce ani tehdy, kdybychom neudělali to, co jsme slíbili, jako že to uděláme. Co tam budou dělat? Můžete mi říct, co tam teď hned, můžete mi odpovědět, co tam bude dělat 400 lidí, o kterých tvrdíte, že je přijímáte na elektronickou evidenci tržeb, když oba dva víme, že elektronická evidence tržeb příští rok ještě fungovat nebude! Co tam bude dělat těch 400 lidí, pane ministře? Na co chcete těch několik set milionů?

Vystoupí pan poslanec Zahradník, po něm pan poslanec Farský.

Pan předseda vlády tady zmínil některé položky, některé aktivity, které kraje zajišťují silnice, samozřejmě záchranka, střední školství. Zmínil také nemocnice. V jižních Čechách nemocnice hospodaří se ziskem jako akciové společnosti. Jsou schopné ty zisky investovat a kraj nemusí na jejich provoz žádné peníze přispívat.

Tam to střetávání bylo na trošku jiné úrovni.

Samozřejmě obce jsou zde také a já myslím, že obce čeká celá řada výdajů.

Tam budou muset obce významně sáhnout do svých rozpočtů, a budouli chtít předkládat smysluplné, dobré, perspektivní projekty do evropských fondů, budou muset mít peníze na spolufinancování.

Kromě toho ale mají obce ještě další výdaje, které občané budou rovněž sledovat a které nejsou bohužel na seznamu těch aktivit, které bude Evropská unie podporovat. Takovými aktivitami jsou třeba údržba veřejných prostranství, údržba památek, v neposlední řadě také obnova veřejného osvětlení, což je významná část aktivit, za které obecní samospráva odpovídá, podpora ekologické veřejné dopravy. Na to všechno budou obce peníze potřebovat.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Pan poslanec Farský.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vše bylo řečeno, a tak já jen doplním. Chtěl bych poprosit o podporu pozměňovacího návrhu paní poslankyně Kovářové i pozměňovacího návrhu pana poslance Vilímce, protože pokud to nemá být jen politický akt a zaslání financí do krajů před krajskými volbami, ale má to být skutečně spravedlivý a nediskriminační zákon, tak obce tam jednoznačně patří.